Děkuji za slovo. Je to všechno v pohybu.

A vím také to, že peníze nenahradí člověka.

Tak dovolte mi, že jsem takhle zareagoval. Děkuji a s faktickou poznámkou je přihlášen pan ministr Válek.

Prosím. Já velmi děkuji, paní předsedající. Vaším prostřednictvím, pan poslanec Brázdil.

To je logické, je to správně. Je to dobře, že to říkají i jejich organizace. To je jejich správná práce.

Vaším prostřednictvím, paní předsedající, nemá smysl asi komentovat, co říkala paní poslankyně Vildumetzová.

To teď tady slibuji. A jen tak k těm regionům. Karlovarský kraj, letos tam půjde určitě na onkologii a bude tam teď komplexní onkologické centrum.

Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo. Dobrý ospalý podvečer, kolegyně a kolegové.

Ale než ty argumenty zveřejním, než je povím, tak za prvé rychle navážu na kolegyni Janu Pastuchovou, a to je ten vzkaz, který chceme poslat. A chci připomenout to, co paní poslankyně Pastuchová říkala. Jenom vy o nich tady na mikrofonu asi z pochopitelných důvodů nemluvíte a mluvit moc nechcete, ale my o nich mluvit budeme.

A to je i naše odpověď na ten váš narativ, který tady bohužel opakujete, ať už včera dopoledne ústy premiéra Fialy, tak v zásadě na úvod vystoupení každého z ministrů a v řadě vystoupení i vašich, že je to nějaká kampaň, že pomáháme svému šéfovi, a tak dál, a tak dál. Prosím, není to tak.

Tak to jsme všechno řekli a jenom připomenu, my jsme o tom mluvili už minus od této chvíle 10 dnů, to minulé pondělí a úterý minulý týden, kdy z informací, které jsem měl, zástupci opozice slušně požádali na grémiu vás, zástupce koalice, aby alespoň některé z těch bodů byly minulý týden projednány, a víte moc dobře, že v to úterý minulý týden počet vámi odsouhlasených nebo zařazených bodů do programu schůze byl nula. A to byla naše reakce, pro kterou jsme se rozhodli minulý týden v úterý v podvečer na poslaneckém klubu, že zkrátka jinak nelze reagovat. A jaká byla reakce pana premiéra včera dopoledne, kromě těch obrázků, které jste tady vyvěsili? Nejdřív jsem se doslechl opět o tom, že je to předvolební kampaň, že pomáháme svému šéfovi v prezidentské kampani. Pak jsem slyšel několik poměrně obecných, nejasných proklamací, že jste vše zvládli, že vládě se vše daří, a potom přišli, přátelé, pádné argumenty! Byly v tomto pořadí: Ukrajina válka, Ukrajina uprchlíci, válka, Ukrajina pomoc Ukrajincům, vojenská pomoc, Ukrajinci ruský plyn a ruská ropa. Stále a stále dokola. Nic nového. Pak tam byl útok, že předchozí vlády neudělaly nic, útok, že v té energetické soběstačnosti jsme na tom špatně kvůli předchozím vládám. Já to vnímám tak, že od zástupce vlády, nejvyššího zástupce vlády a také ODS, to byla vlastně obdivuhodná sebekritika, protože, pane premiére, prostřednictvím paní předsedající, kdo byl u té divoké privatizace v 90. letech? Kdo organizoval rozprodej ČEZu, plynovodů, ropovodů, zásobníků plynu a další infrastruktury soukromým firmám?

Milí přátelé, byly to vaše strany, které se na tomto podílely už v té druhé polovině 90. let a na začátku tohoto tisíciletí. Slyšeli jsme: my jsme spustili tendr na jádro, my jsme ho odstartovali. Není to pravda. Byla to vláda za hnutí ANO s ministrem průmyslu a dopravy Karlem Havlíčkem, která odstartovala tu nultou úvodní fázi teď běžícího tendru na rozšíření jaderné energetiky v České republice. Není to pravda.

Zkrátka opravdu tohle bylo neslušné, neslušné přivlastňování zásluh vašich předchůdců. Pak pan premiér včera mluvil o opatřeních a pomoci. Ano, o těch opatřeních, pane premiére, která jsme vám my jako opozice navrhovali už před rokem, dokonce v některých případech před začátkem toho válečného konfliktu, a vy jste se nám smáli, že jsme populisté a že to nejde a že to není možné, abyste je nakonec jedno, druhé, třetí, čtvrté opatření z těch balíčků, které jsme tady trpělivě opakovali a nabízeli přijali.